Takže znovu opakuji svou otázku a prosím paní ministryni, aby mi odpověděla. Proč to musí dělat vláda bez důvěry? Je to skutečně jenom image vlády v Bruselu? Nebo jste dokázali vyjednat něco tak úžasného, tak skvělého pro Českou republiku za to, že se k tomu připojíme?

To jsou velice důležité otázky pro nás. Já bych poprosil, paní ministryně, zda byste mi na ně odpověděla. Paní ministryně se hlásí, ale předtím faktická poznámka pana poslance Okamury, potom přednostní právo paní ministryně a potom řádně přihlášená paní kolegyně Válková. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Tak tady prosím vás nelžete. A já bych jenom rád říkal, že my tady nehlasujeme ani v žádné hlasovací koalici. Dám příklad.

Protože prostě hnutí ANO nepodporuje živnostníky, my podporujeme živnostníky.

Vyvolal jste faktickou poznámku kolegy Munzara, takže paní ministryně jistě ráda odpoví, ale až po vaší faktické poznámce. Máte slovo.

Já tady zjednám klid, pane kolego, s tím, že požádám všechny, kteří chtějí hovořit, samozřejmě je dám do pořadí a dostanou slovo. Ale prosím, dodržujme jednací řád, mluví jenom ten, komu předsedající udělí slovo.

Já vám doplním váš čas o další minutu, pane poslanče. To, co jsem tady říkal, to, co jsem tady říkal před dvěma týdny, že jedním z důvodů, které my tam vidíme, je, že to hlasování, a spěchá se na to proto, že se chce vylepšit image vlády Andreje Babiše v Bruselu, aby ukázala v Bruselu, pane předsedo, jak moc je proevropská. Toto jsem řekl a to mi nevyvrátíte. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Děkuji za pozornost.

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu stručná.

Fiskální pakt není smlouvou s Evropskou unií. Jedná se o mezivládní dohodu, jejímiž smluvními stranami jsou vybrané země Evropské unie. V současné době se jedná o všechny země Evropské unie, vyjma Spojeného království a České republiky. Evropská unie jako celek však smluvní stranou není. Smlouva tak stojí mimo právní rámec Evropské unie, a fiskální pakt proto nezakládá ani neposiluje pravomoci Evropské unie včetně Evropské komise vůči České republice.

Nemůže, zní jasná odpověď. Evropská unie není smluvní stranou fiskálního paktu. Pak jste se ptal, proč se vláda snaží ratifikaci fiskálního paktu uspěchat. Česká republika se zabývala poprvé ratifikací fiskálního paktu na počátku roku 2012, tedy před více než šesti lety. Sami uvažte, jestli je to rychlost zběsilá.

Velká Británie je v brexitu, takže je v jiném postavení momentálně. Česká republika je tedy posledním potenciálním kandidátem na ratifikaci.

Nic víc, nic míň. Děkuji paní ministryni financí.

Já se budu snažit být rychlý. Paní ministryně tady opakuje, že fiskální pakt není součástí evropského práva. Paní ministryně, už při předcházejícím vystoupení jsem se vás ptal, jestli víte, a vy jste potvrdila, že víte, že vám to vaši úředníci řekli, že v balíčku návrhů změn na to, jak se bude rekonstruovat a měnit eurozóna, tak z ní vyplývá spolu se změnou Evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond, že se fiskální pakt stane součástí evropského práva.

Takže neříkejte tu něco, co se za pár měsíců může stát pravým opakem!